Je to maximálně asociální, protože míříme na skupinu, která se nemůže bránit, neumí se bránit.

Jak tak má činit osmdesátiletý důchodce, který je odkázán na to, co od státu dostane? A navíc podle našeho názoru je to i protiústavní, protože je zde podle celé řady právníků nepřípustná retroaktivita. Ale co je na tomto úplně nejhorší, je to, jakým způsobem to nyní chcete, vážená pětikoalice, vyřídit, a to je tím, že chcete využít naprosto mimořádný nástroj takzvané legislativní nouze. Copak existují nějaké mimořádné okolnosti, proč tento stav chceme v tuto chvíli spustit? Jsou ohrožena základní práva nebo je ohrožena svoboda? Hrozí zde hospodářské škody? No, popravdě řečeno, hrozí.

Nebo je zde taková okolnost, která se vymyká běžnému průběhu politických procesů?

A hlavně, prosím, proč se to neřešilo dříve? Já bych rozuměl tomu, že každý z nás máme jiný názor. Ano, vy jste ti, kteří nechtějí valorizovat podle zákona, vy jste ti, kteří se rozhodli hodit důchodce přes palubu.

Nám vadí to, že chcete snižovat daně loterijním společnostem, nám vadí to, že vás netrápí vysoké zisky energických společností, a nám vadí to, že na to mají doplatit důchodci. Budiž můžeme mezi sebou diskutovat, konečně od toho je Sněmovna. Ale nám vadí to, že ten zákon chcete znásilnit. I když máme jiné názory, i když se na tom nesejdeme, nemůžete přece jít tímto způsobem!

Bylo na ne 99 %, bylo na 100 % jisté to, že přírůstek indexu spotřebitelských cen bude přes 5 %. To znamená, vy jste věděli, že se budou muset vyplácet důchody nebo že se bude muset zvyšovat důchod přes valorizaci. Vy jste si přesto dali čistou nulu do rozpočtu a věděli jste, že na to budete muset reagovat.

Proč jste to tedy neřekli? Proč jste to zavčasu neřešili?

Upozorňovala vás na to Národní rozpočtová rada a pochopitelně upozorňovali jsme nás na to tady my. Takže prosím pěkně, žádná přírodní katastrofa. Katastrofa je vaše vládnutí. Katastrofa je vaše hospodářská politika. Já jsem kdysi řekl, že vaše hospodářské řízení země není vůbec hospodářské, ale že to je účetní řízení. Já se musím omluvit všem účetním, protože tohleto by žádný účetní neudělal. Pokud ví, že něco nastane, tak se na to připraví. A vy si dáváte do rozpočtu celou řadu jiných věcí, u kterých taky nejste stoprocentně přesvědčeni, jak ještě dopadnou. Tohleto bylo jistější než cokoliv jiného. Děkuji, pane místopředsedo.

Paní předsedkyně, máte slovo.

Děkuji za slovo.